Jsme uprostřed podrobné rozpravy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky.

Máte slovo, pane předsedo. Já jen vystoupím ještě k tomu přerušenému bodu, čili oznámení výsledku voleb do komisí Poslanecké sněmovny. My jsme si vzali přestávku na jednání našeho klubu a museli jsme konstatovat, že byla už před asi deseti dny učiněná dohoda předsedů klubů, jejíž součástí bylo to, že nám připadnou dvě komise, KSČM připadne jedna komise, ale jiná komise. A bohužel, tato dohoda nebyla dodržena.

Takže zjevně to vypadá, že ty dohody úplně nefungují. Já si myslím, že to ukazuje o tom, že bychom se měli snažit asi o lepší komunikaci. My jsme to zdůrazňovali, chtěli jsme ji, protože jsme měli v programu pro volby do Poslanecké sněmovny, že se budeme snažit o větší zapojení občanů, o větší otevřenost apod. Proto nás velmi mrzí, že navzdory tomu, že byla uzavřena dohoda, že jsme si ji potvrdili, tak tato dohoda nebyla respektována. Čili já bych poprosil na závěr svého projevu, abychom se jako předsedové klubu sešli a učinili takové kroky, že ta dohoda bude respektována, tudíž aby došlo následně k revokaci toho usnesení. Já doufám, že do budoucna už se toto nebude opakovat, že nás nebude někdo uvádět v omyl a že budeme všichni držet slovo, tak jako jsme ho drželi my Piráti v tomto hlasování. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. A předtím jenom odpovím panu kolegovi Michálkovi vaším prostřednictvím. Jak jste správně řekl, pane předsedo klubu, ta dohoda byla uzavřena bez nás, na náš úkor. Takže buď ty dohody budou platit v devíti klubech, anebo nebudou platit vůbec. To si musíte rozmyslet.

Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Jenom krátce ke komunistům. Já jsem nemluvil o komunistech, protože naopak u komunistů jsme na tom jednání výslovně upozornili spolu s dalšími kluby, že nebudeme hlasovat pro nominanta KSČM pana Ondráčka do té funkce předsedy komise. Takže to nebylo míněno na vás. To bylo míněno na pana Faltýnka, se kterým jsme byli domluveni, stejně jako s dalšími předsedy klubů, že se funkce rozdělí takovýmto způsobem, že ANO připadne několik postů, pro které my jsme hlasovali, že bloku připadne několik postů, pro které my jsme také hlasovali.

S přednostním právem pan předseda Stanjura.